Samozřejmě není problém tyto změny zákona, o kterých jsem hovořil a které jsou potřebnými, abychom je za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD napsali my. Ale všichni víme, že opoziční návrhy mají jen minimální šanci dostat se na pořad jednání Sněmovny a už vůbec nemají šanci být přijaty proti současné vládní většině, přestože tyto naše návrhy mohou být sebelepší. Proto znovu žádám vládu, aby takové změny zákona v zákoně o církvích připravila, abychom se mohli těmto radikálním tendencím řádně a účinně bránit. Pokud v Evropě nastavíme zcela jasná pravidla hry, tedy že tu nestrpíme islámské zákony a pravidla, pak pro velkou část přestaneme být atraktivní destinace ke kolonizaci. A co je zásadní, výrazně snížíme riziko, že v naší zemi převládne cizí nepřátelská a hlavně nedemokratická kultura.

Závěrem bych chtěl říci, že přestože máme k návrhu zákona Úsvitu výše uvedené zásadní výhrady, jelikož se jedná o právní paskvil, a souhlasíme v tomto ohledu se stanoviskem právníků z Legislativního odboru vlády, tak zákon za naše hnutí SPD podpoříme a budeme hlasovat pro, jelikož věříme, že tyto základní nedostatky by šlo případně upravit v rámci dalšího projednávání ve Sněmovně tak, jak jsem nyní konkrétně navrhl za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie. Děkuji za pozornost. Nikoho dalšího nemám přihlášeného, ani nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Za navrhovatele pan kolega Černoch. Potom zpravodaj. Prosím. Děkuji za slovo.

Je úplně jedno, jestli je to dnes to nebo tamto náboženství, do budoucna to může být úplně něco jiného.

Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádal, abyste propustili tento návrh do druhého čtení do výborů, aby se nad ním dala vést odborná diskuse.

Padl jediný návrh a to je návrh na zamítnutí v prvním čtení, a pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání výborům. Všechny vás odhlásím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Počkám na kontrolu hlasování.

Vážený pane předsedo, stalo se mi to poprvé. Děkuji.

Kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 105.